Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fichtner. Máte slovo, pane poslanče. Dobré dopoledne. Já bych chtěl upozornit, že máme třetí čtení novely zákona o vojácích z povolání, a chtěl bych všechny vyzvat, abychom šli dál. Já vám děkuji za extrémní dodržení času. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v této rozpravě.

Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Máte slovo, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající.

Jelikož ve třetím čtení nepadly žádné nové legislativně technické úpravy, tak jako první hlasování by bylo o návrhu C1, který se vztahuje k usnesení výboru pro obranu. Je to návrh poslanců Chalupy a Stropnického.

Jako třetí hlasování o návrzích B1 až B3 jedním hlasováním, je to návrh kolegy Sedi. Čtvrté hlasování by bylo o návrzích C2 až C3 jedním hlasováním, to je od pana kolegy poslance Chalupy. Jako páté hlasování o návrzích D1 až D3 jedním hlasováním s tím, že D3 by bylo nehlasovatelné v případě přijetí A14. A je to od paní poslankyně Nohavové. Šesté hlasování by bylo o návrhu jako celku. Já vám děkuji. Procedura je relativně jednoduchá, přesto si myslím a ptám se kolegů, zda je tady nějaký návrh na jinou změnu procedury. Tuto proceduru bychom si odhlasovali jako Sněmovně.

Kdo je proti? V hlasování číslo 50 přihlášeno 178 poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat. Pane zpravodaji, já vás poprosím, abyste nás provedl hlasováním o jednotlivých návrzích.

Za garanční výbor doporučuji.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Garanční výbor doporučuje. Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko navrhovatele? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh.

I tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji. Jako páté hlasování by bylo o návrzích D1 až D2, jelikož D3 je nehlasovatelné, protože jsme přijali A14. Je to návrh poslankyně Nohavové a garanční výbor nesouhlasí, nedoporučuje. Stanovisko výboru? Stanovisko ministerstva? Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl. Prosím, pane zpravodaji. Teď už nás čeká jenom hlasování o návrhu zákona jako celku. Ano, souhlasím. O všech návrzích bylo hlasováno, a proto přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.